Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Návrh doplňuje sněmovní tisk 813, takzvané moratorium na splátky úvěru, které schválila tato Poslanecká sněmovna včera, neboť přináší řešení i pro případy, které moratorium nepostihuje, a také samozřejmě pro případy po moratoriu. Zákon o spotřebitelském úvěru, který jsme prosadili na konci roku 2016 jako Ministerstvo financí, přinesl u spotřebitelských úvěrů výrazné posílení ochrany dlužníků mimo jiné i tím, že stanovil omezení mnohdy značně nepřiměřených sankcí za prodlení se splácením úvěru.

Novela obsahuje pouze dvě témata. Prvním je rozšíření omezení sankcí z prodlení i na OSVČ, druhým je zastropování smluvního úroku u dlouhodobého prodlení.

Žádoucí odrazující účinek sankce přitom zůstává zachován. Zastropování smluvního úroku u dlouhodobého prodlení se týká spotřebitelů i OSVČ.

Čili repo sazba je dneska jedno procento, jedno plus osm je devět procent.

Toto opravdu považuji za více než dostačující. Návrh proto pokládám za vyvážený. Na rozdíl od jiných krizových opatření, která mají časově omezenou účinnost, považuji u tohoto typu omezení za žádoucí, aby mělo účinnost trvalou.

Ačkoliv má být účinnost navrženého opatření trvalá, přesto se jedná o opatření, které je vyvoláno současnou mimořádnou situací v souvislosti s pandemií COVID19. Právě v této chvíli, kdy spotřebitelé i OSVČ jsou vystaveni zvýšenému ekonomickému tlaku, je třeba urychleně zajistit, aby v případě jejich prodlení nedocházelo k neomezenému narůstání plateb, které jsou povinni platit, a zabránit tak tomu, aby se dostávali do dluhových pastí. Proto se domnívám, že jsou splněny podmínky pro projednání tohoto návrhu ve stavu legislativní nouze. Rovněž se domnívám, že návrh je i z hlediska svého obsahu zcela ústavně konformní.

Děkuji vám za pozornost.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením, které přijal na svém jednání rozpočtový výbor, který po úvodním slově paní ministryně, zpravodajské zprávě a po rozpravě I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava; II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

a) s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny, Tolik návrh usnesení, které bylo přijato na jednání rozpočtového výboru. Děkuji paní zpravodajce. Budeme pokračovat rozhodnutím, zda povedeme i obecnou rozpravu.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.